Tak pěkné dopoledne ještě jednou i ode mne. Pan ministr Babiš se tady před chvílí vyjádřil, že mu klademe neprávem do úst výrok, že živnostníci jsou podvodníci. Já se tady nechci přít, jestli tenhle výrok někdy zazněl explicitně.

Tím reagoval na náš růst preferencí.

To tady zaznělo. Můžete si to najít. Nepamatuji si to jméno. Můžete si to najít ve stenozáznamu. Chci se pana ministra financí zeptat, jak to tedy s tím výrokem je. Jaká je jeho představa o tom počtu podvodníků mezi živnostníky, jestli sdílí tento názor svého poslance jeho poslaneckého klubu. Protože pakliže tento výrok neřekl on, tak jeho kolegové ho nepochybně řekli. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou.

Ale teď, když jste, pane ministře, hovořil o interpelacích jako o buzeraci, což už tedy není poprvé, tak bych chtěla poprosit, abyste i vy dodržoval poznámku paní místopředsedkyně Jermanové, že se tady budeme nejenom vyjadřovat slušně, ale že tady nebudeme tímto způsobem na sebe útočit. Je to velmi, velmi laciné. A myslím si, že v tomhletom směru zvláště. Opět opakuji, je potřeba, abyste si uvědomil, že vláda se zodpovídá právě Poslanecké sněmovně. Je to takto. Když tak si to ještě znovu nastudujte. Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Leoš Heger a připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Myslím si, že k tomuhle postoji je potřeba něco dodat, a doufám, že to nebude ze strany pana předsedajícího považováno za únik od tématu, protože ta témata tady v rámci projednávání EET nastoluje pan předkladatel. Tak je potřeba k tomu říct, že parlament má svůj jednací řád a v tom jednacím řádu není vůbec nic řečeno, že se musí mluvit v rámci nějakého problému a v rámci zavádění nějaké nové regulace nebo nové agendy, že se musí mluvit o operativních problémech této agendy. Ty jsou jistě velmi složité. Přiznávám, že nejsem finanční expert ani expert na řízení celého systému finančnictví, účetnictví, výkaznictví a podobně, a že tedy o té věci budu mluvit z obecného, řekněme politického pohledu. Pan kolega Komárek tady uváděl, jaké počty argumentů tady zaznívají zbytečně a opakovaně, a adresoval to členům opozice, kteří tady vystupují. Myslím si, že možná by měl adresovat tuto výtku i směrem do řad svého vlastního politického hnutí, protože to, co my tady teď slyšíme v těch replikách, nejsou jenom faktické poznámky členů opozice, ale jsou to i faktické poznámky pana vicepremiéra Babiše, které přinášejí znovu a znovu stejné argumenty: všechno jste způsobili vy, co se tady děje, všichni jste lháři, Kalousek je ten nejhorší člověk a podobně. Takže doufám, že těch pár mých osobních poznámek, ve kterých chci vyjádřit cosi z jistého ne odborného, ale politického nadhledu o EET, myslím, že zde zaznít mohou, byť zde již celá řada z nich zazněla, ale že každý poslanec má právo u velmi vážných věcí, a že EET je mimořádně vážná věc, která bude měnit naše finanční prostředí, je naprostá pravda. Takže bych byl rád, aby ve stenozáznamech bylo dohledatelné, že ani já jsem nevyjádřil s těmi principy, které se tady zavádějí, souhlas. Mimochodem, když jsem u těch principů, tak ony nejsou jenom principy racionalizace nebo změn těch technikálií v různých agendách, ale jsou tady i jisté principy vyšší, které ovlivňují dění v naší zemi. Jestliže se řekne, že se bude snižovat na 10 % daň z přidané hodnoty z piva, tak je to jistá facka snažení části politické scény, ať je to scéna levicová, nebo pravicová.

Jestli budou tedy levnější základní potraviny a spolu s nimi i pivo, tak je to výsměch všemu, o co se tady řada lidí v minulosti snažila, aby tento národ žil zdravěji a byl k tomu nějakým způsobem alespoň nepřímo veden.

Právní řád, jak známo, trpí u nás každoroční inflací různých změn a dodatků zákonů a dalších podzákonných norem, takže i odborníci se často nedokážou zcela dobře orientovat v čase a prostoru této právní změti.